Pěkné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 50. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Pan poslanec Junek má náhradní kartu číslo 3. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: pan předseda Jan Hamáček ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vojtěch Adam od 11.15 do konce jednání ze zdravotních důvodů, pan poslanec Ivan Adamec bez udání důvodu, pan poslanec Adolf Beznoska z pracovních důvodů, paní poslankyně Ivana Dobešová od 9 do 10 hodin z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Petr Fiala z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Radim Fiala z pracovních důvodů, pan poslanec Vlastimil Gabrhel bez udání důvodu, pan poslanec Pavel Havíř od 9 do 14 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Vítězslav Jandák z pracovních důvodů, pan poslanec Václav Klučka z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Martin Komárek z osobních důvodů, pan poslanec Petr Kořenek od 10 hodin do konce jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Koskuba ze zdravotních důvodů, pan poslanec Igor Nykl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Plzák z důvodu zahraniční cesty, paní místopředsedkyně Jaroslava Pokorná Jermanová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Karel Pražák ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Anna Putnová z osobních důvodů, pan poslanec Adam Rykala z osobních důvodů, pan poslanec Jan Sedláček z pracovních důvodů, pan poslanec Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, paní poslankyně Zuzana Šánová z pracovních důvodů, pan poslanec František Vácha z pracovních důvodů, paní poslankyně Miloslava Vostrá z osobních důvodů, pan poslanec Jaroslav Zavadil od 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Zemánek z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Zlatuška z důvodu zahraniční cesty. Dále se omlouvají tito členové vlády: pan premiér Bohuslav Sobotka z důvodu zahraniční cesty, pan vicepremiér Pavel Bělobrádek do 10.15 z pracovních důvodů, paní ministryně Karla Šlechtová z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně Kateřina Valachová z pracovních důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek od 9 do 11 ze zdravotních důvodů. Dále se omlouvá pan poslanec Karel Černý ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Jaromír Tejc má náhradní kartu číslo 15. Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body z bloku třetích čtení. Poté bychom se věnovali pevně zařazenému bodu 132, případně dalším bodům z bloku třetích čtení. Ptám se, kdo se hlásí k pořadu schůze. Omlouvám se, pane poslanče, tady mám písemnou přihlášku. Prosím, pane poslanče. Dobré ráno, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo. Já bych si vás, kolegyně, kolegové, dovolil poprosit o pevné zařazení dvou bodů z rezortu ochrany přírody, resp. životního prostředí. Jde o Pařížskou dohodu.

To znamená, neočekávám nic zásadně nového a dlouhou diskusi. A určitě neubereme příliš času z doby pro projednávání smluv a dalších věcí.

Tedy po již pevně zařazených bodech. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Uváděli jsme vždycky, že významnou institucí, která se k tomuto zákonu vyjadřuje a také se svým usnesením vyjadřovala, byly oba samosprávné kraje, ve kterých se nachází Národní park Šumava. Nemůžeme si zastírat, že tento zákon je vlastně zákonem o Šumavě.

Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo. Hezké dopoledne. Chtěl bych obrátit vaši pozornost na bod programu 149. Je to senátní návrh zákona novely o státní službě.

Pan senátor byl letos ve volbách.

Obrátil se na mě s žádostí, zda bychom tento bod vyřadili z programu této schůze a zařadili na první bod, protože nemůže přijít obhajovat návrh zákona, protože v této chvíli není senátorem, nebo nebude 8. listopadu.

Žádám vás, abychom mu vyhověli, aby mohl přijít obhajovat tento návrh zákona. Jedná se tam, jenom pro připomenutí, o prodloužení doby, kdy státní zaměstnanci musí získat alespoň středoškolské vzdělání. Týká se to zhruba 550 zaměstnanců ve státní službě. Myslím, že zákon není politický a že bychom vyhovět mohli. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.